A myslím si, že stojí za to teď tady připomenout, že v momentě, kdy opozici se něco nelíbí, tak sem přijde kňučet.

Já jenom připomenu, že my jsme nedovolili čtyři radní vinou opozice. Ta rada v zásadě nebude fungovat.

A vy jste tady nastartovali stav, kdy v zásadě do Rady České televize nemusí být zvolen už nikdo nikdy.

Bude tam chybět šest členů. Já vám děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

Já se musím ptát pouze na to, jestli to, že paní Lipavská kandiduje, popřípadě projevuje nějakou jinou činnost, zda je v rozporu se zákonem.

A bylo zde zmíněno, kteří naši bývalí kolegové poslanci, popřípadě jiné známé osobnosti působili v některých pozicích těchto kontrolních orgánů a zároveň kandidovali buď do Poslanecké sněmovny, nebo do Senátu. Takže já za sebe říkám: Nebudu hlasovat pro její odvolání, protože dokud nebudu vidět porušení zákona, nevidím pro to důvod.

Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, zareaguji na to, co říkal kolega Ondráček.

To tak je.

A je to padni komu padni. Skutečně toto je podle mě v rozporu s duchem toho zákona, se zdravým rozumem.

Právní výraz, který zde používáme, pro mě jsou paragrafy, články a tak dále. Duch zákona prostě neznám. Stále faktické poznámky. Děkuji moc. Já jenom řeknu, vážené kolegyně, vážení kolegové, co jsem viděl, co jsem zažil.

Nejsme jako oni! A my se vlastně vracíme zpátky.